Pokud nebude vůle v Poslanecké sněmovně se vydat touto cestou, tedy tohoto kompromisního návrhu, jsem případně připraven tento návrh z Poslanecké sněmovny stáhnout. Děkuji za pozornost, ale pevně doufám, že se nám podaří tyto tři body, které jsem zde přednesl, zakotvit do této novely. Nyní prosím o stručné uvedení zákona pana poslance Bronislava Schwarze, který je zpravodajem tohoto návrhu zákona. A než mu dám slovo, ještě od 17 hodin se dnes omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů pan poslanec Stanislav Berkovec. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji panu zpravodaji za jeho stručné a jasné uvedení. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Daniel Korte. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

A já se dnes té zásadě poněkud zpronevěřím, budu mluvit obšírněji, než bývá mým zvykem, a budu mluvit také dosti obecně. Pokládám to za důležité, abych osvětlil svá ideová východiska, jež mě povedou k návrhu, který přednesu závěrem.

Úvaha první tedy, můžeme říci úvaha filozofická, se týká, jak by jinak, svobody. Jsou různá pojetí svobody.

Samozřejmě že je přitom možnost zneužití, že k nim nepochybně při tomto pojetí dochází, ale přesto pokládám svobodu za vyšší hodnotu než možnost onoho zneužití, protože zároveň ruku v ruce se svobodou kráčí také smysl pro odpovědnost, smysl pro povinnost.

V souvislosti s teroristickými útoky a dalšími bezpečnostními hrozbami dnes ve společnosti roste strach. Zároveň jsou přijímána různá opatření k posílení bezpečnosti, která s sebou logicky nesou omezení svobody, její umenšení.

Svoboda nemizí hned. Stáváme se tím policejním státem? Inu ještě asi ne. Sněmovně jsme schválili zákon o ochraně státních hranic, který umožní vládě, ba dokonce pouze ministru vnitra bez souhlasu parlamentu uzavřít hranice. Znamená to, že nebudu moci vycestovat? No zatím asi ještě ne.